Já vám děkuji, pane poslanče. Tento návrh je hlasovatelný. To znamená, já vás nejprve všechny odhlásím a požádám vás, abyste se přihlásili svými kartami. Počkám, až se počet ustálí. Byla vznesena námitka proti hlasování.

Konstatuji, že s námitkou byl vysloven souhlas a budeme opakovat hlasování. Požádám vás, pane zpravodaji, abyste zopakoval, o kterém bodu hlasujeme.

Děkuji. Paní ministryně? Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti návrhu?

Konstatuji, že s tímto návrhem byl vysloven souhlas. Prosím, pane poslanče. Děkuji, pane předsedající. Tak vidíte, jak to zařízení funguje. Takže zpochybňuji hlasování. V tom případě budeme opět dát hlasovat o této námitce.

Kdo je proti?

S námitkou byl vysloven souhlas a budeme opakovat hlasování o tomto bodu. Je potřeba, abychom opakovali bod, o kterém hlasujeme? Nevidím.

Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že s návrhem byl vysloven souhlas. Než budeme pokračovat dál, tak se pro pořádek táži, zda někdo vznáší námitku. Nikoho nevidím. V tom případě budeme pokračovat v hlasování. Prosím, pane zpravodaji.

Stanovisko garančního výboru doporučující.

Prosím. Dámy a pánové, ano, teď tady je poznámka, že nefunguje dobře hlasovací zařízení. Omlouvám se, ale musím zpochybnit hlasování, protože proti svému záměru tam mám, že jsem hlasovala ano. Jestli tomu dobře rozumím, paní poslankyně, aby vaše námitka byla hlasovatelná, hlasovala jste proti, a na sjetině máte pro.

Současně vás požádám o klid, kolegyně a kolegové.

Konstatuji, že s námitkou byl vysloven souhlas a budeme opakovat předchozí hlasování.

Stanoviska zazněla. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro tento návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že s návrhem byl vysloven souhlas. A pro pořádek se ještě jednou táži, než budeme pokračovat dál v hlasování, zda někdo vznáší námitku proti tomuto proběhlému hlasování. Není tomu tak. Beru to tedy tak, že nikdo nevznáší. Prosím, pane zpravodaji.

Stanovisko doporučující. Paní ministryně?

Konstatuji, že s návrhem byl vysloven souhlas. Můžete pokračovat. Děkuji.

Je to pozměňovací návrh z hospodářského výboru a týká se, že se vypouštějí zásobníky plynu. Stanovisko? Paní ministryně? Kdo je proti tomuto návrhu?

Nyní přistoupíme na další bod, který se týká návrhu B5.

Paní ministryně?

Hlasování s pořadovým číslem 135, přihlášeno je 174 poslankyň a poslanců, pro návrh 15, proti 151. Návrh byl zamítnut.